Děkuji. Byl bych velmi rád, kdyby skutečně to bylo tak jednoduché, jak to tady zaznělo z úst pana kolegy Bendla. Bohužel to tak není. Je to prostě tak. Také bych si přál, aby bylo možné to řešit tak, jak říká pan ministr.

Děkuji. Faktická poznámka, pan poslanec Bělobrádek, poté paní poslankyně Ožanová. Opět registruji, že se nám zvýšila hladina hluku v sále, tak vás opravdu prosím o nějakou ohleduplnost.

Děkuji. Nyní faktická poznámka paní poslankyně Ožanové, připraví se pan poslanec Nacher.

Podle mě jako zpravodaje je to prostě legislativně špatně napsáno. A já se domnívám, že i Praha by si zasloužila to, aby se schvalovaly zákony, které se dají uvádět do praxe. Já si myslím, že když si přečtou stanovisko Ministerstva dopravy, bude jasné, co tam chybí.

Ministerstvo dopravy už se tím zabývá, samozřejmě neobejde pana Čižinského. To znamená, problém se řeší.

Prosím vás, zkuste být konstruktivní a nechat to na to... To jste, pane Čižinský, zapomněl říct. Děkuji. Faktická poznámka pan poslanec Nacher, připraví se pan poslanec Válek. Vážená vládo, dámy a pánové.

My jsme tady už párkrát řešili věci, které se týkají zejména Prahy, připomenu směnárny, průvodce a podobně.

Ano, využije toho Praha, všechny ostatní obce nikoliv. Děkuji. Pan poslanec Válek faktická poznámka, připraví se pan poslanec Birke.

Kdo jiný než zákonodárci? Děkuji. Pan poslanec Birke, faktická poznámka, připraví se pan poslanec Beitl. Děkuji moc.

Já jsem vůbec nezpochybňoval, že ten problém existuje a že ho zlehčovat. Ten problém prostě je, je zcela určitě v Praze, je určitě v Brně, v dalších velkých městech, kde se samozřejmě byznysově tento obchod vyplatí, jednoznačná věc.

Ale co patří, je bezesporu vyřešení tohoto problému. A já ho nezpochybňuji.

Děkuji moc. Děkuji.

Vážené dámy, vážení pánové, dobré ráno. Já bych chtěl v dobrém prostřednictvím pana předsedajícího oslovit paní zpravodajku, aby v případě samostatného rozhodování obcí nepoužívala slovo svévolně, ale spíše samosprávně. Děkuji. Děkuji. Pan poslanec Adamec, připraví se paní poslankyně Černochová. Děkuji, vážený pane předsedající. Tak říká tady kolega Birke, že nechce zdržovat.

Děkuji.